Jsem přesvědčen, že sport u nás měl mít už dávno svou plnohodnotnou centrální entitu, ať už je to ministerstvo, nebo agentura.

To přece není vůbec málo peněz. A přesto je sport dneska spravován odborem sportu na Ministerstvu školství zhruba 25 pracovníky. To si prostě náš sport nezaslouží. Jednoduše, kdyby to vše fungovalo tak, jak se mi někteří oponenti také snažili vysvětlit, že to přece docela funguje, tak se tu dnes o tuto novelu nedohadujeme a ty naše reprezentace by byly úplně někde jinde a naše mládež by pak možná měla mnohem větší zájem o sport a tělocvik by pak určitě nebyl nejvíce omlouvanou hodinou ve škole. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jestli chceme opravdu reálně něco s českým sportem udělat, jestli chceme vrátit děti k pohybu a zájmu o sport, jestli chceme pomoct našim reprezentantům vytvářet kvalitní prostor českému hendikepovanému sportu, tak tím prvním klíčovým krokem je to, že nenecháme podporu sportu krčit se někde v koutě na Ministerstvu školství, ale založíme Národní sportovní agenturu, na kterou bude velmi dobře vidět a která bude spravovat státní prostředky na podporu sportu a postupně se postará o to, že sportu v naší společnosti se zase dostane náležité důležitosti, tak jak si to historicky zaslouží. Děkuji vám všem, kteří dnes budete hlasovat pro novelu zákona o podpoře sportu a vznik Národní sportovní agentury.

Pane senátore, máte slovo.

Protože tady bylo hlavně popsáno, že současná situace ve financování sportu, ve financování tělovýchovy dětí, mládeže, je naprosto špatná, naprosto tristní. Že se s tím musí něco dělat.

Samozřejmě do dalšího čtení některé věci byly zapracovány. Ale když jsem si nechal udělat stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak pořád tam zbyla jedna strana připomínek.

Takže Ministerstvo školství uvádí: